Pokud chcete, tak hlasujte s námi. Přece princip jeden za jednoho, který zazněl včera, jsou přemalované kvóty. A to je dobře. Já bych chtěl, aby pan premiér dostal mandát od Sněmovny k tomu, aby odmítl princip jeden za jednoho. Tak buď ten princip podporujete, někteří z vás, pak pokud jste odmítali kvóty, tak jste změnili názor. Je to legitimní, my máme názor jiný. Takhle jednoduché to je.

Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové.

Děkuji. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já mám dvě poznámky.

Není pravdou, že by to neznamenalo změnu programu.

Pro mě důležitý zákon. Tak to jen k tomu, jestli by to znamenalo, či neznamenalo změnu pevně zařazených bodů. A druhá věc. Dovolte mi poznámku. Sněmovna vyzvala předsedy poslaneckých klubů, aby učinili nějakou dohodu o tom, kdy ten bod bude zařazen a jaká pro něj budou přijata pravidla. Já jsem chvíli vyčkával, jestli se některý z předsedů tohoto úkolu neujme.

Uvedl jsem tam i ta pravidla pro diskusi, na kterých bychom se mohli dohodnout. Vzhledem k tomu, že jsem neměl vysloveně negativní reakce, tak jsem komunikoval i s členy vlády, jestli by ten den zde mohli být. Dnes jsem s tím návrhem přišel na grémium. Myslím si, že ten návrh je rozumný i v tom, že je dostatek času připravit a zkonzultovat případná usnesení, protože mám pocit, že všichni chceme ten bod ukončit přijetím nějakého usnesení, pokud možno velké většiny Sněmovny.

Jenom ke slovům pana předsedy Sklenáka. Já bych nechtěl... Děkuji.

A to není poslední číslo. To není konečné číslo. Stejně tak informace k Turecku, která je z našeho pohledu velmi závažná. Já si myslím, že rozhodně nechceme nabourávat důchody. Vůbec ne. Naopak. Jestliže tady zazní, že se důchodcům přidá, tak to přivítáme. Ale čekat až do dvaadvacátého, na schůzi, kde by se měla projednávat migrace, tak nám přijde jako velmi dlouhá doba. Proto bychom to velmi rádi projednali zítra. Pokud nejsou žádné další přihlášky s přednostním právem, tak přistoupíme k těm, kteří se přihlásili řádně ke změnám v pořadu schůze. A upozorňuji, že zde platí pětiminutový limit. Prosím pana poslance Fialu, potom paní poslankyně Langšádlová. Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Já jsem rád, že tady zazněly od mých předřečníků poznámky na téma summit Evropské unie na téma migrační krize a že o tom budeme mluvit, protože bod, který dnes navrhnu, s tím víceméně souvisí. Navrhuji zařadit na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bod zavedení povinného vojenského výcviku pro občany České republiky. Nelze nevidět dramatické zhoršení bezpečnostní situace v Evropě i ve světě. Česká republika za posledních 20 let přišla o obranné kapacity. Je třeba se podívat pravdě do očí a jednat. Nemáme síly ani na prosté uzavření hranic České republiky. Nejsme připraveni v situaci, kdy není pochyb o tom, že budeme čelit agresi, a to v relativně blízké době. Situace v Evropě se bude zhoršovat díky politice multikulturních šílenců. Naše země bude vystavena bezprecedentní existenční výzvě. Pokud se utěšujete tím, že nám pomůže Severoatlantická aliance, NATO, tak mám pro vás jednoduchou zprávu. Nemáme žádnou záruku okamžité ozbrojené akce v náš prospěch. Potřebujeme připravit zem a národ k obraně a k tomu nestačí malinká profesionální armáda. Budeme kromě toho potřebovat desetitisíce připravených mužů a žen. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie navrhuje zavedení povinného vojenského výcviku pro občany České republiky. Povinnost by se týkala vždy jednoho ročníku zdravotně způsobilých mladých mužů s možností dobrovolného výcviku v případě žen. Každý muž, a zdráhám se tohoto výrazu v tomto případě použít, by se mohl této povinnosti vyhnout tím, že podá čestné prohlášení, že odmítá bránit Českou republiku. Za vhodnou dobu výcviku považujeme osm týdnů intenzivní přípravy a následně několik dvoutýdenních cvičení do věku 40 let. Dobrovolně by se tohoto výcviku mohly účastnit i ročníky starší, na které by se tato povinnost nevztahovala.